Ale vzápětí jsme se dozvěděli, že vláda nehodlá snižovat počet úředníků, že ani nebude snižovat platy.

Vláda si zároveň schválila neomezený počet politických náměstků, má neuvěřitelnou armádu poradců a všechno to samozřejmě je placeno z peněz daňových poplatníků, z peněz českých občanů. Proč musíme mít tolik ministrů? Jakou to má logiku? Proč nemůžeme zeštíhlit ten státní aparát jako takový? Ale touto cestou vláda nejde. Vláda skutečně jde cestou, jak navýšit peníze do státního rozpočtu právě z peněz daňových poplatníků neboli občanů České republiky. Ale to není všechno.

No, že vláda vezme peníze obcím na kofinancování projektů.

Pak by se dala občanům České republiky vysvětlovat určitá potřebnost, která tady určitě je. My ji nezpochybňujeme, ale mělo by se na to jít pomalu, postupně, abychom nedostali Českou republiku do nějaké hospodářské krize.

Co se týká důchodů. Velmi zajímavé je se na to podívat, jak to bude, protože vláda vždycky říká, že to budou maximálně desítky korun, dojde ke snížení v určitých skupinách. No, ono to tak úplně není. Pokud vám je dneska 60+, tak to budou stovky korun měsíčně. Pokud vám je 50+ nebo 50 a méně, tak už to budou tisíce korun měsíčně. A já všechny odkazuji i na dnešní média, kde to je krásně rozepsáno, o kolik důchodci přijdou. Takže celý v podstatě smysl tohoto týdne je, jak ožebračit český národ, jak sáhnout do jejich peněženek a jak nám snížit kvalitu života. Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané.